Je tedy zřejmé, že opatření aktivní politiky zaměstnanosti, která ministerstvo používá, jsou nefunkční, a je zcela jistě namístě se začít zabývat skutečným systémovým opatřením. Takže mé dotazy.

Můj dotaz je na paní ministryni. Děkuji za vstřícnost.

Děkuji za slovo. tento týden vyšel článek, který přináší informaci o nově připravované struktuře akustického hlášení pro cestující na českých železnicích. Velmi vítám připravované zjednodušení hlášení a snížení počtu informací, které jsou dnes komfortněji dostupné jinými formami, jež dříve nebyly možné, ale nemile mne překvapila informace o zrušení lokálních znělek. Ještě více mne ale překvapila informace, že se tak má stát z důvodu autorských práv. Chci se vás proto zeptat, zda se tato informace zakládá na pravdě, tedy zda Ochranný svaz autorský či některý jiný svaz žádal či žádá SŽDC o placení autorských poplatků za tyto melodie či nějakým jiným způsobem komplikuje jejich zachování. Prosím, pane ministře. Děkuji za dotaz.

U nás je to pod Správou železnic. To znamená, že ten krok považujeme za poměrně významný, a tím cílem je jasné zkrácení té znělky, protože celé zjednodušení toho formátu poskytování informací je poměrně důležité. Cestujícím z našeho úhlu pohledu by měly být poskytovány informace včas a skutečně pouze ty, které jsou pro ně maximálně důležité. A nepochybuji, že i vy, kolegové, kolegyně, kteří vlaky využíváte, jste zaznamenali obrovské množství informací ve všech stanicích, a že je tam de facto v přepravních špičkách takřka nepřetržitý tok znělek a hlášení, ve kterých mohou někdy podstatné informace zaniknout.

To je vlastně dneska smyslem té změny.

Máte slovo. Moc vám děkuji za odpověď. Jsem rád, že se tento aspekt vysvětlil, a je tedy zřejmé, že to Správa železnic dělá na vlastní rozhodnutí. V tom případě bych se velice přimluvil za zachování té znělky. Jsou tam nějaké důvody, proč by to tak mělo být.

Tehdy nebyly dostupné ty vizuální pomůcky, všude nebyly smartphony.

Takže přistoupíme k dalšímu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení páni ministři, kolegyně, kolegové.

Pokud bude nadále platit, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, což prohlásil Clausewitz, nemůžeme jako jediní na světě zahodit zbraně a doufat, že nás pánbůh ochrání. Za prvé to tento pán nikdy neudělal a za druhé to bude zase jen na vás. Děkuji vám za vaši práci a odvahu. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nestává se často, aby opoziční poslanec takto interpeloval člena vlády. Já děkuji za tu interpelaci a chtěl bych říci, že Armáda České republiky má skvělé vojáky a mým cílem je, aby měli moderní techniku. Při mém nástupu na rezort mi pan premiér zadal jasný úkol zlepšit obranyschopnost České republiky, a to tím, že se nám podaří obměnit zastaralou techniku často sovětského původu. Chtěl bych říct, že v minulém roce se nám opravdu podařilo na Ministerstvu obrany pořídit vojenský materiál za 43 miliard korun.

Dále jsme uzavřeli smlouvu s vládou Spojených států na nákup 12 vojenských vrtulníků, se společností Bell, včetně výzbroje, munice, s požadovanou výbavou, zajištěním údržby, zaškolením, výcvikem. I zde je zapojení domácího průmyslu. V současné době pracuje Ministerstvo obrany na jednotlivých krocích uzavření smlouvy na 210 kusů bojových vozidel pěchoty, 52 kusů děl ráže NATO, systémy řízení palby, tisíce nových českých ručních zbraní, přes 30 tisíc balistických vest, protiletadlový raketový komplet a další. Na tomto místě bych rád zdůraznil jednu věc, že modernizace armády, potažmo pořizování výzbroje a výstroje bylo, je a nadále bude mou prioritou. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval také panu premiérovi za jeho podporu při naplňování závazků, které Ministerstvo obrany má.